Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, přeji vám hezké odpoledne. Pan ministr zde není, takže interpelaci načtu. Vážený pane ministře, v poslední době jsem vyslechla řadu stížností starostů a zastupitelů zejména malých obcí, ale i občanů a pracovníků pošty na současný stav České pošty.

Tak jako nejde na národní podnik Budvar zaútočit přímo, a proto se pro jeho likvidaci ve prospěch konkurence používá zákon o zveřejňování smluv, tak nejde přímo zlikvidovat ani státní podnik Česká pošta, protože žádný z jejích konkurentů ten závazek doručit dopis do každé vesnice nepřevezme, a to za ceny, které by byly pro občany přijatelné.